Ano, děkuji, pane předsedající. Ale je to samozřejmě trochu jinak. A když tady pan poslanec Faltýnek mluvil o tom, jak privatizovali, to vlastně byla privatizace, to nebyl prodej bytů nájemníkům, tak to byla podle mě ta správná cesta.

Tak mu řeknu, když jsme my privatizovali bytový fond v té podobě, jak tady mluvil pan poslanec Faltýnek, tak tehdy pro to hlasovala nejenom Občanská demokratická strana, Česká sociálně demokratická strana, ale i Komunistická strana Čech a Moravy všemi hlasy. Děkuji. Z místa se přihlásil pan poslanec Skopeček a poté paní poslankyně Kovářová. Děkuji za slovo. Nicméně já zrušení daně z nabytí nemovitosti samozřejmě vítám. Vnímám to jako ulehčení cesty k vlastnickému bydlení.

A já se příliš nedivím prostřednictvím pana předsedajícího ani kolegovi Dolínkovi, ani kolegovi Luzarovi, že je tak strašně štve, že lidé získali majetek, protože on ten majetek také vede k tomu, že se lidé stávají více nezávislí na státu, více nezávislí na jakýchkoli dávkách a libovůli zejména levicových socialistických politiků, kteří by tak rádi měli lidi v hrsti a ovládali je. Vlastnické bydlení dává lidem samozřejmě větší svobodu. A to tak hrozně štve naše levicové politiky. Proto vítám zrušení daně z nabytí nemovitosti. Bude motivovat si pořizovat vlastní bydlení, ulehčovat tuto cestu.

Je to takový ten styl: dáváme vám slevu, ale nechceme ji zadarmo. Nějak si tu slevu, milí občané, zaplaťte. Chtěl bych vyzvat ctěnou Poslaneckou sněmovnu, aby skutečně pokud chce podpořit snazší cestu k vlastnickému bydlení a samozřejmě nikdo si nenalhává, že to je jeden drobný kamínek do té mozaiky, že dostupnost bydlení to nevyřeší, že je potřeba především deregulovat stavební legislativu a územní plánování.

Takto se určitě k dostupnému bydlení nedostaneme. K dostupnému bydlení se dostaneme, když zvýšíme nabídku bytů, když zjednodušíme stavební legislativu tak, aby se v České republice více stavělo a bylo v nabídce více bytů, což samozřejmě povede i k nižší ceně a vlastní bydlení si bude moci dovolit větší skupina našich spoluobčanů.

Děkuji za pozornost. Jedna faktická poznámka pan poslanec Dolínek.

Já si myslím, že je dobré to, co zaznělo od pana kolegy Faltýnka a dalších. Máte něco soukromého, něco máte nájemního, něco máte družstevního. Ne to, že všechno jenom narvete někomu, kdo se o to notabene nestará.

Takže prosím, nemějme tady to dogma, že co je soukromé, je dobré.

Děkuji.

Tak já bych chtěl poprosit pana kolegu Dolínka, abychom se věnovali tomu, co vlastně projednáváme.

Kdybychom tady měli návrh zákona, který by určoval, že musí být jenom soukromé vlastnictví, nebo takové, tak tu jeho připomínku plně chápu. Ale bavíme se o zrušení daně z nabytí nemovitosti. A prosím všechny, aby si své dobré nebo špatné příklady ze svých měst nechali na komunální politiku.

Ale nemá to žádný smysl a žádnou souvislost s tím návrhem zákona. Děkuji. Já jsem chtěl říci vlastně skoro to samé.

Děkuji. Pan poslanec Skopeček, faktická poznámka.

Vybral jsem si tuto čtvrť kvůli bezvadné paní starostce.

To, jak vypadají dneska sídliště ať už v Praze, nebo na menších místech, je prostě neporovnatelné s tím, než ta privatizace proběhla.